A protože si tohle uvědomujete, kolegové ze sociální demokracie, není možné, abyste si to neuvědomovali, tak si na vás dovoluji před hlasováním apelovat. Rozhodujete o svojí vlasti, o svojí zemi, na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí.